Samozřejmě i já jsem pro to, aby se některé věci urychlily. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Já bych chtěl reagovat na vystoupení paní ministryně a říct pár vět k předběžné držbě. Znamená to omezení vlastnických práv. Za nás říkám ano, umíme si tento princip představit, aplikovat, souhlasit s tím, že se to nedá napsat ani z opozičních lavic, ani jako pozměňovací návrh, s tím naprosto souhlasím, protože aby nebylo víc škody než užitku. Ale současně říkám, že ten návrh, o kterém jsme hlasovali, byl pro nás příliš široký.

Pak je to jasné. A pak omezíme.

Ale nemůže to být v obecné rovině, protože o veřejně prospěšné stavbě nemůže rozhodovat místní, obecní či krajské zastupitelstvo, dokonce ani vláda ne.

Nebude to dobře.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní senátorko, já bych rád ještě krátce vaši pozornost připoutal k něčemu, co tady říkala už paní ministryně i paní senátorka, a to se týkalo na první pohled právě nenápadného paragrafu 4 odstavec 9 až 11, což myslím byl pozměňovací návrh kolegy Bendla původně. A zároveň se pokusím i odpovědět panu poslanci Klánovi, protože ono to spolu souvisí.

Pokud soud toto stanovisko následně zruší, tak protože bude nezákonné, tak investor bude muset vlastně pokračovat, resp. nebude moci pokračovat a bude muset vrátit až o několik let nazpátek. A já úplně nevím, jestli to bylo cílem. Protože ono to tam skutečně bylo v jednom slůvku, ale teprve když jsme se tím ještě dále více zabývali, tak se ukázalo, že většina těch stanovisek ve finále bude, řekněme, až po tom jednom roce, protože se pravděpodobně u řady těch projektů, především těch větších, nepodaří, že územní rozhodnutí nebo stavební povolení bude vydáno do jednoho roku od vydání stanoviska, závazného stanoviska EIA.

Takže v tuto chvíli podle mě nastane moment, který ani předkladatel nechtěl. A možná že řekne, že ano, ale potom by mě to překvapilo.

Je pravda, že kromě toho, že podle našeho názoru tento návrh právě ten paragraf 4 odstavce 9 až 11 mohou být ve finále zcela kontraproduktivní z pohledu investora, tak jsme také názoru, a to jsme již říkali, že by mohlo dojít pravděpodobně k porušení příslušné evropské směrnice, protože ta požaduje přímo, aby tam byl umožněn přezkum. On tam ten soudní přezkum umožněn je, ale ten úřední přezkum je v zásadě znemožněn tím konfliktem lhůt. No a co by mohlo nastat? To je všude stejné.

Znovu, nechci tím strašit, to nebezpečí tady je, ale já jsem se záměrně chtěl ještě zmínit o tom, že podle mého názoru je tady spíš větší riziko toho, že to půjde proti těm investorům. I proto budu podporovat senátní verzi. Já vám také děkuji, pane ministře. Eviduji dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Stanjura. Děkuji za slovo. Jenom v reakci na pana ministra. No k tomu soudnímu sporu může dojít i dnes.

Může dojít k soudnímu přezkumu a k soudnímu napadnutí.

Tudíž je potřeba už někdy říct dost, tlustá čára, aby ten investor vůbec věděl, co ho čeká, že ho nebudu valit lety debaty, a pak stejně nakonec dojde na ten soudní spor. Tomu soudnímu sporu nemůžeme zabránit, protože žijeme v demokratické zemi. Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura.